Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Procedura byla přijata a budeme podle ní postupovat. Prosím, pane zpravodaji. Nyní budeme hlasovat o návrhu A, což je pozměňovací návrh rozpočtového výboru. Dovolím si ho přednést.

V článku 1 včetně poznámky pod čarou zní. Článek 1.

Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh.? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Pozměňovací návrh B k pozměňovacímu návrhu